Teď bych vás chtěl požádat, abyste rozhodovali na základě svého nejlepšího vědomí a svědomí, protože ve své podstatě mně opravdu nemůžete udělat za 90 000 lepší kampaň, než abyste tady přijali jakékoliv protiústavní rozhodnutí. Děkuji.

Máte slovo, pane poslanče. Děkuji, vážený pane předsedo.

Následně byl přehrán videozáznam projevu poslance pana Lubomíra Volného na 80. schůzi Sněmovny.

Usnesení číslo 162 bylo panu poslanci Lubomíru Volnému doručeno.

Na jednání 2. února přijal výbor usnesení číslo 167, kterým přerušil projednávání do doby rozhodnutí organizačního výboru o námitkách podjatosti.

10. února 2021 rozhodl organizační výbor Sněmovny usnesením číslo 368 o zamítnutí námitky k podjatosti výboru jako celku a i o zamítnutí námitek podjatosti šesti členů výboru.

Děkuji, pane poslanče.

Prosím, máte slovo.

Mě velmi mrzí, že jsme se dostali až tak daleko, že tady projednáváme takovouto záležitost.

To detailní provedení vám bylo rozdáno na lavice.